Je třeba říci, že Liberty Ostrava je plně komerční společností, stát tam pochopitelně nemá žádný podíl.

My jsme s tím vyjádřili nesouhlas, jakkoliv nemůžeme do komerčního vztahu vstupovat, ale na druhou stranu vztahy byly korektní do této doby.

Současně stát podporuje společnost v přechodu na nové technologie v rámci inovačních programů. A současně a to je důležité ještě sdělit stát podobně jako některým dalším společnostem poskytl prostřednictvím EGAPu záruku ve výši 2 miliard korun v covidové době, tak jako jiným společnostem, za poměrně výhodných podmínek s tím, že tyto zdroje budou účelově vázány na provozní aktivity společnosti spojené s nákupem materiálu, inovacemi a tak dále.

Prodal nakonec za 1 miliardu.

Podle našeho názoru došlo k obejití dozorčí rady. Ale na druhou stranu, nejednalo se podle všech indicií nijak v nesouladu se zákonem. Je pravděpodobné, že společnost využila práva rozhodnutí jediného akcionáře. Okamžitě poslali několik klíčových dotazů na management, na vlastníky a tento proces pokračuje i nadále.

Zbytek toho benefitu, což můžou být řádově nízké stovky milionů korun, budou použity pro rozvoj společnosti. Tento akt považuje tedy za uzavřený a nemělo by docházet k tomu, že by se další část povolenek převedla.

Nutno říct, že s odbory jednáme takřka na denní úrovni.

Určitě si vzpomínáte na to, že společnost byla vlastněna společností ArcelorMittal.